V dnešní době často dochází k situacím, kdy z jedné protiprávní činnosti je zasažena větší skupina osob, a české procesní právo neumí na tyto situace adekvátně reagovat. Soudy se musí s jednotlivými případy vypořádat v samostatných řízeních, to jest o každém jednotlivém právu se musí vést samostatné řízení, což je velice neefektivní a velice zdlouhavé. Zároveň mají jednotliví spotřebitelé ve sporech nerovné postavení a často na vymáhání svých práv rezignují, neboť se jim to nevyplácí. Předkládaný zákon umožní spotřebitelům, aby se spojili a uplatnili všechny nároky vzniklé z jedné protiprávní činnosti jednou žalobou.

V EU má obdobnou úpravu již více než 20 členských států a podle dostupných informací se velice osvědčila. Návrh zákona odpovídá evropským trendům a dále též unijní iniciativě promítající se do směrnice o zástupných žalobách. Návrh sleduje stejné cíle i principy jako evropská směrnice. Směrnice již byla přijata a je nutné ji implementovat do národního práva. Předkládaný návrh zákona sleduje zejména následující: zavedení procesního nástroje, který zefektivní projednávání většího počtu stejných či obdobných nároků, čímž přispěje k odbřemenění soudu.

Konečně je cílem zajistit jednotu soudního rozhodování ve stejných věcech, což může přispět k posílení důvěry v českou justici. Důležitým prvkem předloženého zákona je maximální snaha o zabránění možnému zneužití vůči poctivým podnikatelům. Návrh zákona obsahuje celou řadu pojistek a opatření, které by měly tomuto riziku zabránit. Prosím o podporu tohoto návrhu zákona. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, předmětný návrh zákona zavádí do našeho právního řádu institut takzvaného hromadného řízení a opravňuje tedy podávat takzvané hromadné žaloby.

Děkuji, dámy a pánové. Jak jsem říkal, tento návrh byl projednáván dlouho.

Já mám ale obavy a vytýkám před závorku, že nebudu navrhovat zamítnutí nebo vrácení k dopracování mám jenom obavy, že přijímat takto komplexní změnu, která mění českou koncepci civilního procesu, v tomto čase není úplně šťastné, protože bůhví, jestli to stihneme projednat do konce volebního období, a spíš si myslím, že by bylo dobré, kdybychom tuto věc třeba projednali ve výborech, zaujali k tomu nějaké stanovisko, vycizelovali postoje a potom se hromadné řízení do českého civilního procesu zavádělo v rámci rekodifikace celého procesu, to znamená s přijetím civilního řádu soudního, což nás bude v příštím volebním období doufám již konečně čekat.

Já si proto dovolím jenom načíst návrh na prodloužení lhůty pro projednání ve výborech o 20 dnů, aby to bylo dostatečně projednáno.

Prosím, máte slovo. Dámy a pánové, pěkné poledne.

Když se podíváte, v jednotlivých zemích fungují různé varianty, jak už bylo řečeno zpravodajem, optin, optout, různé variace působnosti zákona, kdo může být žalobce, různé ochrany proti zneužití a šikanózním žalobám. Sám jsem od začátku zastáncem toho, aby institut hromadných žalob pomohl spotřebitelům, kteří chtějí, aby jim bylo pomoženo, a jejichž cílem není právě šikana.